Ale výsledek je dneska ten, že moji agendu převzali tři ministři a šest politických náměstků. Znovu říkám, neměl jsem ani jednoho, to znamená, je to devět lidí ku jednomu.

Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Já to vysvětlím.

A o čem je ta novela?

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Svoboda. Vystoupí s faktickou... jste přihlášen. Prosím, máte slovo. Já se to ještě jednou pokusím zjednodušit.

To tady vždycky bylo.

A tady se hádáme o něco, co neexistuje.

Já bych jim třeba říkal otročtí náměstci místo političtí. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný je přihlášen, připraví se pan poslanec Brabec. Prosím, máte slovo.

Tady pan Svoboda má samozřejmě holt svoji pravdu. Neříkám, že pan premiér Babiš měl zrovna v tomto šťastnou ruku, ale ani jeden, ani jeden nebyl politický, ani jeden nebyl člen ANO! My jsme tam dali jednoho náměstka a víte, že to byl pan profesor Pepík Vymazal, a to přece byla kapacita a nebyl člen strany.

Prosím, máte slovo.

Když se dneska podívám na ta ministerstva nová v rámci koalice, tam samozřejmě těch poradců přibývá geometrickou řadou, myslím, že možná už mají poradce i náměstci.

To znamená, to je ta znovu se včera vracím k tomu, co tady padlo ohledně depolitizace, prostě tohleto bude politizace. Souhlasím s tím, co říkal pan kolega Svoboda ohledně náměstků. Já jsem také přišel na ten rezort a opravdu jsem si tam dal své náměstky, ale dal tím, že udělali výběrové řízení.

To znamená, takhle to bylo. Také děkuji.

Děkuji.